Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvy.

Tolik tedy omluvy. Budeme pokračovat v jednání. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Emilii Třískové a panu senátorovi Liboru Michálkovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty a o možnosti vystoupit rozhodneme hlasováním. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Zeptám se, kdo souhlasí s vystoupením paní senátorky Třískové a pana senátora Michálka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.